Vaši demonstranti! Dneska jste tam byl. No tak co je to za pokrytectví? Proč se tady bavíme celý den o komunistech?

Já už jsem tam byl.

Proč? Co jste tady dělali po tý revoluci?

A proč? Protože jeho kámoš, jeho rodina, Háva tam prodával tanky!

Koho zastupují?

A já?

Vystoupení pana premiéra strhlo celou řadu faktických poznámek. Takže pan poslanec Plzák se chtěl vyjádřit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jestli by bylo možné před nějakým procedurálním hlasováním zagongovat víckrát. Určitě vám vyhovím. Tak další faktická poznámka, pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A připraví se pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych vaším prostřednictvím oslovil všecky členy klubu ANO.

To byl úplně stejný akt. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, myslím, že a budu se snažit hovořit velmi klidně je úplně jedno, jestli jste premiér, nebo pouhý poslanec, ale považoval bych za zcela standardní to, že byste se měl tady chovat přiměřeně, neměl poslancům tykat a podobně. Máme, nebo měli bychom mít nějaké základy politické kultury.

Prosím, máte slovo. Ale za prvé bych chtěl, aby řídící schůze plnil své povinnosti a tu schůzi řídil.